Já jsem okamžitě zadal týmu na Ministerstvu školství za úkol připravovat elektronickou přihlášku, sám jsem implementoval elektronickou přihlášku na své univerzitě jako rektor a zaváděl ji jako povinnou cestu. Vím, jaké právní obtíže s tím souvisí. Bohužel náš zákon je, pokud jde o školství, velmi detailní, takže téměř každá změna předpokládá také legislativní změnu, a v tuhle chvíli jsem nechtěl slibovat veřejnosti závazně, že do roka a do dne proběhne přijímací řízení elektronicky, ale uděláme všechno pro to, aby se to stalo. Budu také apelovat na Poslaneckou sněmovnu a Senát, aby nezbytné legislativní úpravy podpořily, protože jenom prostá elektronizace toho procesu bez zásadních změn koncepce už by přinesla velkou úlevu. Já se osobně domnívám, že do roka máme šanci udělat elektronizaci, v zásadě ale ponechat podobu toho procesu, jak je, s rozdílem, že by možná mohly být tři přihlášky místo dvou a bylo by jednoznačné pořadí. Ale z mého pohledu ideální stav by byl, kdyby těch přihlášek mohli podávat uchazeči pět nebo sedm s pořadím a jednotný test by byl konán na základní škole, aby nemuseli přejíždět, navštěvovat další školy. Ale to je větší zásah, který si myslím, že je reálný v horizontu dvou let. Je to strašně důležité, abychom našli tu cestu, není na tom nic politického, podle mě tam není nic ideologického.

Já vám děkuji. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo.

Zaplatit ale musí stornopoplatek. Údajně je stornopoplatek výrazně nižší než částka za objednané vakcíny, které neodebereme. Vláda i zástupci Evropské komise se odvolávají na tajný režim smluv.

Česko mělo podle dostupných informací převzít letos přibližně 11 milionů dávek za více než 5 miliard korun. Po dojednání dodatku se ušetří téměř 2 miliardy. Vážený pane ministře, jaká je expirační doba těchto nových typů vakcín?

Děkuji za odpověď.

Děkuji, pane předsedající.

Pokud se zdravotnictví stane součástí politických bojů, vede to ke katastrofě.

cz jako o penále, je ve skutečnosti poplatek za možnost snížit objem dodávek. Za každou vakcínu, kterou nebude muset Česká republika odebrat, a tím pádem skladovat a likvidovat na vlastní náklady, zaplatíme předem malý poplatek. Podepsaný dodatek není ideální, ale musíme si uvědomit, že při vyjednávání byla velmi složitá situace, protože státy byly v nevýhodné pozici, kdy výrobce neměl důvod ustoupit ze smlouvy.

Situace se mezitím vyvinula, my jsme začali tlačit na to, že se situace změnila, a výsledkem změny situace je podepsání tohoto dodatku, respektive dvou dodatků.

Obě země tak zůstávají vázány původní smlouvou, kterou musí dodržet. Nemohu sdílet detaily smlouvy, a to je problém, ale bohužel u mezinárodních smluv to tak prostě je, u jakékoliv mezinárodní smlouvy je to naprosto běžné, ale mohu vás ujistit, že díky tvrdé práci mých kolegů, ale i mých předchůdců na Ministerstvu zdravotnictví se podařilo ušetřit státu náklady v tomto roce ve výši 2 miliard korun.

To je asi všechno.

Nakonec to bylo v těch Novinkách přesně, jak jste zmínil, já jsem vycházel z toho článku.